Navrhuji zařadit pevně ve středu 4. května odpoledne jako čtvrtý bod, variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako čtvrtý bod. Dále navrhuji pevně zařadit bod číslo 227 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015, sněmovní tisk 762, pevně na středu 4. května 2016 odpoledne jako pátý bod, variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako pátý bod. Dále navrhuji projednat další bod z bloku zprávy, a to Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015, sněmovní tisk 765, pevně zařadit ve středu 4. května odpoledne jako šestý bod, nebo variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako šestý bod. A poslední bod z bloku zpráv, který v tom bloku máme už déle než rok, je to bod 229 Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí při léčbě roztroušené sklerózy.

A dále jsem vybral dva poslanecké návrhy zákonů v prvém čtení, které navrhuji projednat takto:

Tento bod navrhuji zařadit pevně dnes odpoledne jako druhý bod, variantě tento pátek 22. dubna jako druhý bod po již pevně zařazených bodech, nebo variantně v úterý 3. května jako třetí bod. Z toho seznamu navrhovatelů sami můžete usoudit, že to je návrh, který má podporu vlastně všech poslaneckých klubů, nebo takřka všech poslaneckých klubů, protože jsem četl ty navrhovatele a myslím, že každý z nich je z jiného klubu, takže to není čistě opoziční návrh, ale skutečně poslanecký návrh podaný napříč politickým spektrem. A poslední návrh je návrh z dílny Občanské demokratické strany. Je to návrh, který dlouhodobě my prosazujeme. Je to návrh na zrušení silniční daně.

Navrhuji tento bod pevně zařadit dnes odpoledne jako první bod, variantně v pátek 22. dubna jako první bod a variantně v úterý 3. května jako první bod. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Další s přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek, po něm pan předseda Mihola. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevné zařazení bodu 25. Jedná se o Vládní návrh zákona o prokazování původu majetku, sněmovní tisk 504, ve druhém čtení, na dnešek jako první bod po třetích čteních. Činím tento návrh i přesto, že jsem si vědom počtu přihlášených kolegyň a kolegů k pořadu dnešní schůze. Já vám také děkuji. Nyní pan předseda Mihola. Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu 66, sněmovní tisk 712, a to na pátek jako třetí bod.

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji. Jen jsem chtěl poděkovat a ocenit, že k našemu řekněme protestu proti nepochopení projednávat naše tisky se přidali i oba dva předsedové koaličních klubů. My si toho vážíme.

První tedy vystoupí paní poslankyně Nina Nováková.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Proč je to?

Dámy a pánové, my už teď začínáme být v situaci, kdy bohužel i někteří představitelé vlády dávají najevo, co pro ně rodina je.

A že to postupuje poměrně rychlým tempem.

Protože my sice nebudeme hledat při diskusi o této změně, návrhu změny jednacího řádu, nebudeme hledat novou definici rodiny.

A já bych teď velmi nerada, abychom jednou hledali definici rodiny a přišli na to, že to je jedna dospělá osoba a pes nebo něco takového.